Jeden zákon o nájmu z bydlení pro občany, pro nájemníky, a druhý návrh zákona odložení pro podnikatelské subjekty, komerční nájemné. Paní ministryně Dostálová bohužel nepřítomná, jinak bych to řekl rovnou se opravdu netrefila. Jestlipak víte, kolik občanů požádalo podle toho zákona o možnost odložení nájmů, o tuto možnost, a kolik z nich bylo schváleno? Padesát sedm. Padesát sedm občanů požádalo!

Jak jste slibovali, že přijdou dodatečné právní předpisy, které například upraví doplatek na bydlení.

Nevíme. Nic nevíme. Vůbec nevíme.

Dva tisíce? Deset tisíc? Tři firmy, pět firem, nikdo?

Výsledek tristní.

Všechny ostatní nejsou úspěšné.

Minulý týden, obávám se i dneska, slyším názory z vládního tábora: No těch 25 miliard pro ty živnostníky a malé firmy, to je moc. To je moc. Souhlasím, že je to hodně. Není to málo, připomenu. Nechci zpochybňovat debatu. Toto jsou aspoň efektivně využité peníze ve prospěch malých českých podnikatelů.

To i kdybychom schválili, tak to nemá žádný význam, tak to už nebudeme vůbec projednávat. To by byla velká škoda. Seberte odvahu, zařaďte to po pevně zařazených bodech dnes!

Poprosím jenom, apeluji na ostatní: Máme zde usnesení Sněmovny, že se lze přihlásil pouze 30 minut po zahájení. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o pevné zařazení bodu číslo 275 z navrženého programu jednání.

Já jsem o tomto návrhu zde hovořil minulý týden, kdy jsme ho navrhovali do několika návrhů zákonů, které si myslíme, že je potřeba projednat v této tzv. covidové době, ale krátce vám ho ještě představím. Je to novela, která tentokrát nepřináší žádné nové dávky osobám se zdravotním postižením, ale měla by jim trošku ulehčit život, který z hlediska jejich osudu není úplně jednoduchý.

Nevím, jestli je to pro sociální demokracii, která vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, příliš málo sexy voličská skupina, nicméně připomínám, že osob se zdravotním postižením je v České republice statistiky se trošičku různí podle toho, jak vezmeme těžké to postižení, ale blíží se hranici jednoho milionu. Takže podle mého názoru je to poměrně důležitá skupina obyvatel i z hlediska voličského.

A bohužel stále ještě jsou praktiky, že i osoby, které mají vážné postižení trvalého charakteru, to znamená, že se jejich zdravotní stav bohužel již nemůže zlepšit, jsou zvány k novým zdravotním prohlídkám před lékařskou posudkovou službu.

A je to zbytečné z několika důvodů: zatěžuje to zbytečně tyto osoby, a to i emočně, protože ony každou tu prohlídku berou jako určitou šikanu. Zatěžuje to zdravotní systém, protože lékařská posudková služba si vždycky k tomu vyžádá stanovisko odborného lékaře.

Proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto návrhu.

Děkuji vám za pozornost i za podporu tohoto návrhu.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych jenom krátce reagoval na vystoupení kolegy Stanjury.